Já chápu, také bych to sice nepochopil, ale ještě bych rozuměl tomu, kdybych se vžil do vašich pocitů, že si řeknete dobře, nějaké opoziční hlasy pro nějakou procentní stranu, ale dneska je situace taková, že ta opozice zastupuje většinu občanů České republiky, nebo takhle, zastupuje jich více, než zastupujete vy. A to by každý demokraticky smýšlející člověk měl rozhodně reflektovat. Takže tohleto je prostě problém.

Tak to je určitě dobrý moment.

To si řekněme na rovinu, že sám jste vycítil, že tam je problém.

Členové mohou být voleni opětovně.

A pak jsou tady takové ty detaily, že jména zvolených členů rady Senát i Sněmovna...

Jinak samozřejmě tady máte dál, že rada zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu, odvolává je. To jsou prostě nějaké standardní postupy.

Ale názorově je to jednoznačně organizace, která je na straně Evropské unie, na straně liberálního progresivismu a na straně vládní koalice Petra Fialy.

Je to zcela zřejmé.

Takže u toho jsme.

Takže myslím, že je zcela úplně jasné, jaké je názorové ukotvení tohoto fondu, a rozhodně není pluralitní a rozhodně není nestranné.